A ještě mi dovolte krátký komentář, proč je pozměňovací návrh předkládán. Institut smluvních platů se ve zdravotnických zařízeních mimořádně osvědčil a v žádném případě nebyl po dobu té implementace nikterak zneužit. Takže pojistky, které tam jsou dány, zdaleka nebyly naplněny a je to jenom jakási vstřícnost vůči obavám, aby ke zneužití někdy nedošlo. Aplikace smluvního platu se týkala opravdu jenom velkých a v uvozovkách bohatých, dobře hospodařících a prosperujících nemocnic, protože to jsou jediné instituty ve zdravotnictví, které na ty platy mají a celkem si je zaslouží, a to jak na straně managementu těchto nemocnic, protože ředitelé zhruba dvaceti příspěvkových nemocnic v gesci Ministerstva zdravotnictví obhospodařují objemy financí, které ročně dosahují mezi pěti až šesti miliardami u těch největších subjektů, a týkají se dále několika málo stovek špičkových zaměstnanců, zejména lékařů, kteří jsou odborníky na světové úrovni.

Je to důvod, proč si tento návrh dovoluji předložit ještě jednou na plénu. Přihlásím se k němu v podrobné rozpravě.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

Takže ty peníze, které byly na tyto lidi poskytovány, ty v těch institucích zůstaly. Nevím, jestli je vůbec vhodné to zavádět.

Takže abychom nevylili s vaničkou i dítě.

To za prvé.

Máme to jednodušší.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji. Dovolím si dvě poznámky k panu předsedovi Zavadilovi prostřednictvím pana předsedajícího. Ta poznámka, že peníze tam jsou, možná trošku nechtěně podsouvá představu, že ty peníze tam jsou ve státním rozpočtu.

Tam vůbec nejde o státní rozpočet, ale příspěvkové organizace hospodaří převážně se zdroji ze všeobecného zdravotního pojištění a ten příspěvek je naprosto marginální záležitostí. To druhé že to jde. Ujišťuji vás znovu prostřednictvím pana předsedajícího, že ředitelé velkých ústavů jsou velmi snaživí a snaží se svým špičkovým zaměstnancům ty peníze dát, ale prostě jim to nejde. A to vůbec nemluvím už o té menší části ředitelů, kterým ministerstvo prostě platy snížilo o 40 %, protože výše jít už nemohlo. Nyní tedy paní poslankyně Pavlína Nytrová. Připraví se pan poslanec Miroslav Opálka. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Českomoravská konfederace odborových svazů proto požadovala provedení úprav v daném zákoně, které by zajistily, že návrh zákona bude plně respektovat dohody mezi představiteli Českomoravské konfederace odborových svazů, sociálními partnery České republiky, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva práce a sociálních věcí a panem předsedou vlády a zároveň bude v souladu se závazky České republiky vyplývajícími z ratifikované Úmluvy Mezinárodní organizace práce číslo 87, o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se. V současném stavu musí nově vznikající odborová organizace absolvovat tři soudní řízení, aby mohla vykonávat činnost, za jejímž účelem byla založena, za standardních daňových podmínek, k jejichž přiznání ještě do konce roku 2013 nemusela absolvovat žádné soudní řízení a k nimž stačila pouze poměrně neformální procedura zápisu do rejstříku vedeného Ministerstvem vnitra.

Je nutné zdůraznit, že ode dne nabytí účinnosti zákona o statusu veřejné prospěšnosti získají v průběhu přípravy této právní úpravy takové příznivé zacházení pouze právnické osoby, které budou mít status zapsán ve veřejném rejstříku, tj. existuje vážné riziko, že díky neprovázání zákona s daňovou úpravou všechny neziskové organizace a organizace zaměstnavatelů dnem nabytí účinnosti zákona o statusu veřejné prospěšnosti přijdou o dosavadní daňová zvýhodnění, která slouží k podpoře jejich činnosti. Navíc jde o zbytečnou proceduru směřující ve svém důsledku k nepřípustnému zásahu do koaliční svobody garantované mnoha mezinárodními smlouvami, které Česká republiky ratifikovala. Na jednání s panem předsedou vlády s panem Bohuslavem Sobotkou, ministryní Ministerstva práce a sociálních věcí paní Marksovou a ministrem spravedlnosti panem Pelikánem, které se uskutečnilo dne 14. května tohoto roku, bylo rozhodnuto doplnit ustanovení přiznávající uvedeným organizacím status veřejné prospěšnosti do novely zákoníku práce nad rámec navrhovaných změn. Děkuji za pozornost.